Takhle, z mého pohledu samozřejmě jako že prosazujeme tu přímou demokracii, aby byla zavedena tady na té celostátní úrovni, tak samozřejmě je lepší aspoň nějaký zákon o referendu než žádný. Nicméně vidíme, jaké je to na tom Slovensku ve finále tristní, protože ti politici sami vlastně znechucují voliče tím, že dali tak vysoká kvora a že vlastně žádné referendum tam reálně nemůže platně proběhnout.

A ti politici popírají sami sebe a vlastně se vysmívají lidem.

Takže když politici sami chtějí být zvoleni, tak kvorum není žádné účasti občanů, aby prostě ten politik byl v každém případě zvolen, ale když občan má rozhodnout, tak mu najednou nasadí vysoké...

Takže to samozřejmě na tom Slovensku opravdu není jako dobrý stav z tohoto pohledu, protože opravdu tam dochází k tomuhle protikladu, kdy vlastně politici sami uznávají volby, kde je třeba volební účast násobně nižší, než vyžadují po občanech v případě účasti u referenda. A to je špatně.

Vlastně i z hlediska toho, že u voleb žádné kvorum není a že i jeden člověk může zvolit senátora na šest let. A jeden člověk může zvolit prezidenta v České republice, pakliže ostatní nepřijdou k volbám. Ale najednou u referenda chcete vysoké kvorum.

Pojďme se podívat tedy, ještě mi zbývá jedna sousední země, tak asi tušíte, která to je, a je to Polsko, o té jsem ještě nehovořil.

Je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace, které uvedu. V rámci fakultativního typu referenda můžou být řešeny věci zvláštního významu pro stát, kromě záležitostí výdajů, příjmů, obrany státu či amnestie.

Takže to, co navrhuje tady SPD, tak je ještě vůči těm odpůrcům referenda z řad tady politických stran... se snažíme být velmi jako přísní , abyste to aspoň nějak odsouhlasili. Ale správný návrh byl ten můj původní, kdy jsem navrhoval 100 000 podpisů. To byl správný demokratický návrh.